Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Avizuji, že dnes to bude relativně náročné. Slibuji, že budu maximálně stručný a řeknu vždy jen to, co mě nezbytně nutí protokol pro stenozáznam, a nepřidám ani slovo navíc. Já se omlouvám, pan předsedo. Dámy a pánové, prosím o klid. Projednáváme sedm volebních bodů. Některá hlasování nemusí být úplně jednoduchá, nebo rozhodování. Je potřeba, abychom všichni věděli, co děláme. Musíme slyšet pana předsedu Kolovratníka. Prosím, pokračujte. Pane předsedající, děkuji, chci navázat. Rychlost projednání záleží, kolegyně a kolegové, i na vás, jakou mi dáte pozornost a jak rychle těmi sedmi body projdeme. Tím prvním je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Lhůta byla do 13. února a obdrželi jsme pouze jeden návrh.

Standardně volební komise v tomto případě v souladu se svým usnesením číslo 106 ze 13. února navrhuje volbu veřejnou. Pane předsedající, prosím o otevření rozpravy a poté, pokud nebude podán jiný návrh, jedno hlasování o rezignaci a jedno hlasování o nové nominaci. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Jak navrhl pan předseda volební komise, budeme nejprve hlasovat o rezignaci pana poslance Jaroslava Dvořáka. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Jsme připraveni k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Paní poslankyně byla zvolena. Končím projednávání tohoto bodu.